II. rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu proto po projednání všech kapitol a okruhů vládního návrhu státního závěrečného účtu jako celku (sněmovní tisk 1210) včetně vládního návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu státního závěrečného účtu a stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna

6. informaci o stavech fondů organizačních složek státu uvedenou v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu,